Není to ani proto, že by zde byly nějaké velké problémy v chráněných územích nebo v územích národních parků. Příčinou je bezesporu situace přímo v nitru, ale také kolem Národního parku Šumava. My jsme nějak tak před rokem odmítli senátní návrh zákona o Národním parku Šumava, návrh, který měl velmi širokou podporu jak šumavských obcí, obou krajů, na kterých leží národní park, ale také představitelů určité části vědecké obce a poměrně značné části veřejnosti. Tehdy tedy naše Sněmovna podlehla tlaku ekologických aktivistů a možná i některým zákulisním dohodám a návrh jsme zamítli. Proto je třeba otevřeně přiznat, že tento návrh, novela zákona 114, je vlastně zákonem, který bude rozhodovat o dalším vývoji Šumavy.

A já také sleduji, jak se tento návrh pohybuje v našem programu. A nakonec si myslím, že to je dobře.

Vzpomeneteli si na to, jak probíhalo projednání senátního návrhu zákona, tak uznáte, že ti, kteří se tehdy zúčastnili, sledovali naše jednání navzdory jeho výsledku klidně a bez nějakých problémů.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Miroslava Němcová s bodem informace vlády o bezpečnostní situaci a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové, chtěla jsem vás tímto požádat o souhlas s navržením nového bodu do programu naší schůze s názvem Informace vlády o bezpečnostní a migrační situaci v České republice a situaci v Evropské unii. K tomu mě vedou tyto důvody. Jestli si dobře vzpomenete, tak již v únoru letošního roku Poslanecká sněmovna naprostou většinou, tuším tehdy 155 hlasy z přítomných možná 170 nebo 180, kolik nás zde bylo, si přesně nevzpomínám, přijala návrh usnesení, v němž bod č. 2 zní takto: Poslanecká sněmovna žádá vládu o průběžné informování Sněmovny o postojích, které bude obhajovat ve všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a migrační politikou.

Jestliže říkám, že dramaticky a k tomu ještě nešťastně, tak pro to nalézám opodstatnění ještě v jednom naše usnesení, rozvedu to později, které jsme přijali v říjnu letošního roku a týká se tohoto tématu. Poslanecká sněmovna trvalý přerozdělovací mechanismus, který má zavést přerozdělování uprchlíků pomocí povinných kvót pro jednotlivé členské státy Evropské unie.

Zároveň podporujeme společný postup zemí Evropské unie k vyšší ochraně vnější hranice schengenského prostoru. A co se děje, dámy a pánové?

Vládu zavázala k tomu, aby nás průběžně informovala, a vláda tak nečiní.

Včera nebo předvčerejšky bezpečnostní složky Německa oznamují, že mezi migranty přicházejí teroristé, že sice to není systematická práce v rámci toho migračního toku, ale varují před tím, že na území Evropské unie jsou.

Jestli nám tohle je všechno jedno, jestli nás nezajímá, že za této situace nepředstoupila vláda před Sněmovnu hned v úterý, kdy jsme začínali a já jsem doufala, že to udělá, že bude respektovat to usnesení, které jí to ukládá, a na druhé straně že bude mít ambici uklidnit také českou veřejnost a podat tímto způsobem obsáhlejší zprávu, než jakou jí podává pomocí přestřelek v médiích mezi prezidentem a premiérem, které v žádném případě ke zklidnění našich občanů nevedou.

Jenom plynou řeči v té Evropské unii, která je naprosto neschopná!

Já vám také děkuji. Registruji váš návrh, aby tento bod byl zařazen jako první bod na úterý 8. 12. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Petr Bendl a připraví se paní poslankyně Jana Fischerová.